Opakuji, bezpečnostním složkám se doposud vrátila jen část toho, co jim bylo sebráno.

Dále bylo schváleno navýšení od ledna o 1,5 procenta do tarifních tabulek.

Stále se tak pohybujeme 3 procenta pod tím, kde jsme byli v roce 2010. Za největší problém ale vidím, že vrácení prostředků na platy policistů není zohledněno na výhledech rozpočtů na příští roky. Bohužel se tak tím uznává, že se s prostředky pro policisty nepočítá, a to já považuji za největší problém. Nebude v podstatě zohledněna ani inflace, která má nastat. V tomto ohledu vidím rozpočet jako nevyhovující. Myslíme, že bychom si všichni měli uvědomit, že vnitřní a vnější bezpečnost by měly být prioritou státu, která si zaslouží dlouhodobý, reálný a udržitelný koncept. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kádnerovi. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.